Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci a poslankyně, velmi děkuji za ten dotaz a jsem rád, že je napříč Poslaneckou sněmovnou alespoň ve většině shoda na tom, že očkování je klíčová záležitost. Využívám tuto příležitost a děkuji paní poslankyni, že mně ji dala, a žádám tím a prosím všechny ty, kteří posloucháte dnešní interpelace, nemáte třetí dávku, prosím, přijďte si pro posilující dávku. Naprosto souhlasím s paní poslankyní, že očkování je naprosto klíčová věc.

To je to měřítko, které porovnává Evropská unie.

Je pravda, že očkování zpomaluje, ano, to je fakt, a ono musí zpomalovat, protože vždy při vrcholící vlně je zájem o očkování podstatně nižší.

A já rozumím tomu, co říká paní poslankyně, a znovu za tu možnost děkuji, že mohu odpovídat, protože toto je ekonomicky nejaktivnější skupina. Co jsme udělali?

Co je důležité?

Z očkování se musí stát standardní způsob ochrany našich pacientů tak, jak to je u všech očkování. Děkuji. Děkuju. Já vím, že mezi nově nakaženými zranitelnými pacienty je bohužel stále málo těch neočkovaných.

Děkuji.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, kolegové a kolegyně, já se velmi omlouvám, že jsem úplně nepochopil.

Já mám mRNA vakcínu, mám tři dávky, předpokládám, že většina z nás, je to vynikající vakcína, ale ano, pacient by měl mít právo volby a v tomto případě mu to právo volby děláme. A zase to vzniklo v návaznosti na spolupráci z posledních týdnů s Ministerstvem zdravotnictví.

To považuji za velmi klíčové ve spolupráci především s praktickými lékaři. Děkuji, pane ministře.